Pre nego što pređemo na odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum. Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.

sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 127 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje. Prelazimo na odlučivanje Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju, u načelu.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu. Sastavni deo Predloga zakona postao je amandman narodnog poslanika Srđana Mikovića na član 3. Predloga zakona. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković.

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević. Stavljam na glasanje amandman.

je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi da ovaj zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju, u

Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o izboru člana Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, odnosno o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne Skupštine (tačke 3, 4, 5. i 6. dnevnog reda), podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna Skupština o ovim predlozima odlučuje većinom glasova svih narodnih poslanika.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne Skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Ujedinjeni Regioni Srbije, u celini.

većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke. Stavljam na glasanje Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne Skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Nova Srbija, u

većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.

Ujedno se nadam i dobroj godini za reforme i za ono što je parlament uradio. Nadam se da će sledeća biti još uspešnija. Hvala vam puno.